Dobrý den.

Já jsem zaznamenal v té debatě, že existuje mnoho návrhů, které se od sebe liší jenom časem nebo množstvím peněz, takže bych si dovolil upozornit na § 72 odst. 2 jednacího řádu, že jeli podáno více návrhů na úpravu téže věci pouze z hlediska množství, času, osoby nebo místa, zjistí se nejdříve počty poslanců podporující jednotlivé návrhy a poté se o nich hlasuje v pořadí podle počtu podporujících návrhů.

Ano, děkuji.

Děkuji moc. Já jenom bych chtěl na svou předřečnici paní Aulickou trošičku reagovat prostřednictvím vás, pane předsedající, co se týče té kontroly. Poněvadž já si nedokážu představit, že rodina, která pečuje o čtvrtý nebo o třetí stupeň postižení např. u svého dítěte nebo u seniora, to je úplně jedno, bude vykazovat do každé koruny a haléře tak jako u pobytových služeb, za co ten příspěvek na péči utratí. Každý se třetím a čtvrtým stupněm postižení chodí k lékaři. Ten kontroluje stav třeba toho pacienta.

Tak hlavně neříkejme, že všichni ti, nebo část z nich, kteří pobírají příspěvek na péči, jsou ti, kteří prostě nějakým způsobem na tom vydělávají. Pokud někoho známe, tak určitě se pojďme o tom konkrétně bavit, ale není to žádný systémový problém. A nerad bych, abychom nabourávali soukromí jednotlivých rodin jenom proto, že obětovaly, obětovaly svůj profesní osobní život, když chtějí pečovat o svého blízkého v domácím a rodinném prostředí. Děkuji.

Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil k vystoupení pana místopředsedy Pikala. Já se domnívám, že v tomto případě nemůžeme postupovat tak, jak on zde zmínil. Ten jednací řád reaguje na to, pokud se mění třeba jenom částka a jinak celé znění těch pozměňovacích návrhů je stejné.

Děkuji za názor na tuto záležitost. Paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Ještě teď asi úplně nevím, co bych chtěla říci, protože z celé té debaty jsem trošku smutná. Hovořit jako předsedkyně výboru pro sociální politiku, a jak jsme to vnímali my na půdě našeho výboru. Musím říci, že slova systém, slova peníze, padala i na naší půdě výboru a nebylo to projednávání úplně jednoduché, protože jsme i přerušili tento bod, protože nebyla shoda na tom, jak vlastně se postavíme k pozměňujícím návrhům, kterých už v té době bylo mnoho. Ne všechny byly napsány dobře, ne všechny byly možné odsouhlasit. Domnívali jsme se, že uděláme politickou dohodu na jednom znění pozměňujícího návrhu napříč politickým spektrem, tak jak bylo již dnes zmíněno, ale bohužel k tomu tak nedošlo.

Musím říci, že tento pozměňující návrh je o penězích. Ale ne o penězích státního rozpočtu, ačkoliv jsme to také velmi řešili a komunikovali jsme s naší paní ministryní Schillerovou, která se usilovně snažila najít finance na takto potřebnou věc. Našim občanům, osobám se zdravotním postižením. A především těm osobám, které o ně pečují.